Já jsem zvolil postup podle jednacího řádu a ten jsem dodržel, pane kolego. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu procesu, který tady proběhl. To jste řekl až později.